Domníváme se, jenom krátce shrnu, nejen nešťastný termín a situace, ale především opravdu považujeme za velmi nešťastné, aby Poslaneckou sněmovnu České republiky reprezentoval zástupce jedné strany, a ještě na základě přání člověka, který je, jak zde bylo rovněž zmíněno, na indexu jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. Chtěl bych ale zároveň také zdůraznit, že KDUČSL určitě není stranou, která by se nějak chtěla bránit diskusi nebo předávání informací. To ostatně předpokládám, že i kolegové z dalších stran by rádi ty informace měli. Ale u nás vlastně celé jednání tady o té delegaci skončilo na tom, že jsme nedostali ani nějaký podrobný program, byl obejit vlastně organizační výbor a byli jsme připraveni navrhnout, když tedy komunikovat a informovat se, tak vyváženě. Chtěli jsme navrhnout spojení té cesty do Moskvy s cestou na Ukrajinu, aby tedy skutečně, když informace a vyváženost, tak aby to bylo opravdové, a ne jenom jako. Vnímáme také ohlas v zahraničním tisku. Viděl jsem několik článků, které se tímto zabývaly více či méně a upozorňovaly na to, že Česká republika tady podobnými přístupy se stává potom takovým slabým článkem Evropské unie, anebo vůbec tady těchto postojů vůči situaci na evropském východě. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Jiřímu Miholovi. Dále, dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.